Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobré ráno, vážené kolegyně, vážení kolegové.

To znamená, že by možná tu novelu neměla do Parlamentu postupovat ministryně, která tu dneska říká: V minulosti jsem byla účastna, slyšela jsem nějaké odposlechy, týká se to některých z vás, nebudu jmenovat.

Jedna předloha je ještě před vládou. Další dvě už jsou ve sněmovním systému. A velmi bych se přimlouval za to, že chceli vláda udělat nějaký vstřícný krok, ať už to dneska dopadne, jak to asi dopadne, tak je to, aby se tyto předlohy projednávaly dohromady.

A to paragrafy, které bude předkládat pouze vláda osobou paní ministryně Benešové, rozhodně není.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Přeji všem dobré brzké ráno a dovolte mi, abych se alespoň několika slovy zmínila o tom, co považuji já za nejdůležitější, proč byla svolána tato schůze k vyslovení nedůvěry vládě. Budu se snažit být co nejstručnější, ale chci pojmenovat to, co považuji za důležité, a zároveň vyvrátit některé věci, které zde dnes z úst předsedy vlády zazněly. Tak tedy za prvé.

Ústavní soud zrušil všechna předchozí rozhodnutí nižších soudů a předseda české vlády je i nadále evidovaný jako agent Bureš. Loni v prosinci neuspěl ani u Evropského soudu pro lidská práva, který zamítl jeho žalobu na Slovensko kvůli evidenci ve svazcích Státní bezpečnosti. Bylo to zároveň poprvé, co se člen české vlády v této věci soudil dokonce na mezinárodní úrovni.

Druhá věc.

Před necelým rokem tak dostala poprvé v polistopadové historii důvěru vláda vedená trestně stíhaným premiérem. Přestala platit dříve naprosto samozřejmá presumpce viny pro politiky.

Třetí bod, který chci zmínit, je střet zájmů.

Čtvrtý důvod.

Pátý důvod, proč nemá být Andrej Babiš předsedou vlády a proč má být této vládě vyslovena nedůvěra. Je to rekordní státní represe, které se tato vláda dopouští na českých občanech. Andrej Babiš zvýšil v zemi tuto represi na úroveň, která nemá po listopadu obdoby. Ztrpčuje život především živnostníkům a malým podnikatelům, které ocejchoval jako podvodníky. Ještě nikdy nebylo podnikání sešněrováno takovým růstem administrativních povinností, nákladů, drakonických sankcí i za malé prohřešky a rekordním počtem kontrol.